Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Rovněž tak je tam uvedeno odůvodnění.

Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Děkuji.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, ještě jednou dobrý den.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo.

Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo.

Děkuji za pozornost. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Vážení páni ministři, já jsem v obecné rozpravě k tomu pozměňovacímu návrhu nevystoupil, tak mi dovolte, abych ho jen stručně okomentoval.

Technicky sice je možné vše, ale je to také z mého pohledu otázka nákladů, a to nejen investičních na technologie, nádrže, čističky, filtry, ale i provozních. Je samozřejmě skvělé mít domy energeticky soběstačné, pasivní, s maximálním využíváním šedé vody. Problém ovšem je, kdo takový dům zaplatí a kdo si takový dům může dovolit koupit. Bavíme se o tom, že máme velmi vysokou cenu nemovitostí. Cena bydlení se vzdaluje ve velkých městech i střední třídě. Proto bychom měli velmi vážit na jazýčkách vah jakýkoliv technický normativní legislativní požadavek, který zvýší náklady na výstavbu, rekonstrukci a na bydlení jako takové, protože sice můžeme mít ty nejvyšší požadavky na stavby, ale zároveň si musíme být vědomi, že se nebudou takové budovy stavět, protože na to skoro nikdo nebude mít. Proto přicházím s pozměňovacím návrhem, který § 5 a požadavky na stavby doplní, řekněme, o zmocnění určit požadavky prováděcím právním předpisem, který by měl zohlednit konkrétní možnosti území a stavebníků, a zároveň aby rozsah opatření na jímání a používání šedé vody byl stanoven s přihlédnutím nejen k jejich přínosům, ale také k jejich nákladům, a to proto, aby takové opatření mělo nejen ekologickou, ale i ekonomickou logiku. Děkuji za pozornost.

Já bych se ráda přihlásila ke svému pozměňovacímu návrhu vedenému v systému jako sněmovní dokument 4972.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo.

Jako poslední vystoupí paní poslankyně Marie Pěnčíková. Máte slovo. Dobrý den, dámy a pánové. Jenom ve stručnosti, ráda bych se přihlásila ke svému pozměňovacímu návrhu, který máte v systému jako sněmovní dokument 5818 včetně zdůvodnění.